Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede paní ministryně práce a sociálních věcí paní Michaela Marksová. Paní ministryně, prosím máte slovo. Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci. Já vám předkládám tento návrh zákona do druhého čtení.

Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, ústavněprávnímu výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru pro sociální politiku. Usnesení rozpočtového výboru a výboru pro sociální politiku byla doručena jako tisky 277/1 a 2.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Tady existovala dohoda všech předsedů politických klubů. Takže pan předseda rozpočtového výboru Václav Votava si osvojil návrh vzešlý z této dohody, a co jste obdrželi, tak jak jste avizoval, pane předsedo, je usnesení rozpočtového výboru. Všem je vám to známo. Děkuji. Prosím pověřeného zástupce ústavněprávního výboru, zda chce vystoupit. Není tomu tak. Pan poslanec Petrů. Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj vzhledem k turbulencím, které kolem tohoto zákona probíhaly, tento zákon neprojednal. A prosím pana poslance Beznosku, který je zpravodajem výboru pro sociální politiku, aby rovněž vystoupil a seznámil nás s jednáním výboru. Hezké odpoledne, pane předsedo, dámy a pánové. Výbor pro sociální politiku podpořil komplexní pozměňovací návrh, který přijal výbor rozpočtový, tzn. ten návrh, který byl předmětem té široké sněmovní shody. Ano, děkuji. Tím jsme vyčerpali úvodní slova a otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím jednu přihlášku, a to přihlášku pana poslance Marka Bendy, kterému rovnou udělím slovo. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já vím, že se nikomu k platům poslanců a vůbec vládních činitelů mluvit nechce, a já nebudu příliš dlouho mluvit o jejich výši a o tom, o kolik měly nebo neměly být zvýšeny, protože myslím, že to všichni víte a znáte. Můžeme se samozřejmě na věc dívat optikou toho, že si platy o 11, 3, 7, 14 % zvyšujeme nebo že si je o 14, 11, 28 % snižujeme, protože všichni víme, jaká měla být výše platů v příštím roce.